Ptám se, kdo je pro.

Kdo je proti? Návrh nebyl přijat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh přijat nebyl.

Tuto středu, zítra. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh přijat nebyl.

Ale předpokládám, že pan předseda trvá na tom, aby to byl první bod po třetích čteních. On tam na někoho mluví, ale dává to logiku, pane předsedo Michálku. Jako první bod po třetích čteních novela autorského zákona.

Návrh nebyl přijat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Tento návrh přijat nebyl. Paní poslankyně Langšádlová navrhuje nejprve vyřadit... Ne, jenom k hlasování. Děkuji za slovo.

Předpokládám, že se bude hlasovat zítra zase.

Ptám se, kdo je pro vyřazení tohoto tisku. Kdo je proti? V hlasování 295 přihlášeno 179, pro 60, proti 13. Návrh nebyl přijat. Dále paní poslankyně navrhuje zařazení nového bodu s názvem Informace Dukovany. Kdo je pro zařazení nového bodu Informace Dukovany. Kdo je proti?

Návrh přijat nebyl. Dále je zde návrh paní poslankyně Langšádlové zařadit nový bod na pořad této schůze s názvem Vakcína Sputnik. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Pan poslanec Václav Klaus navrhuje zařazení nového bodu s názvem Otevření škol. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh přijat nebyl.

Návrh nebyl přijat. To jsou všechny návrhy k pořadu schůze a budeme pokračovat dle schváleného programu.

Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové.